Než přikročíme k hlasování nejdřív o proceduře...

Paní místopředsedkyně, prosím, máte slovo.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 997/2 v následujícím pořadí: Za prvé, návrhy legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení. Jako druhé pozměňující návrh pod písmenem B, budeli přijat, jsou ostatní pozměňovací návrhy nehlasovatelné.

A jako poslední by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku. Za třetí pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesla stanovisko výboru. A za čtvrté pověřuje předsedkyni výboru, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji, paní zpravodajko. Ale pokud jsem správně sledoval rozpravu, tak žádná legislativně technická nebyla přednesena ve třetím čtení. Takže bez tohoto bodu, ano? Není tomu tak.

Kdo je proti? Hlasování číslo 192, přítomen 101 poslanec, pro 99, proti nikdo. Procedura byla schválena. Děkuji, pane předsedající.

Současně navrhuje, aby se zaplacený příspěvek dal odečíst formou asignace z daní z příjmů fyzických osob.

Výbor nedoporučuje. Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko výboru je doporučující. Paní ministryně? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji.

Stanovisko výboru je nedoporučující. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Výbor nepřijal stanovisko. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.